Já děkuji.

A ty také tvoří tu základní kostru demokraticky a svobodně fungující společnosti v tomto státě.

Děkuji. Poté pan poslanec Fiala. Pane kolego Zaorálku prostřednictvím pana předsedajícího. Já to zkusím vzít stručně. Vy jste tady zmiňoval, že není dobré, aby se ta politika točila jenom kolem toho, kolik má kdo peněz. Máte jedinečnou příležitost zůstat v sále a zahlasovat pro nedůvěru vládě, kterou řídí jeden z nejbohatších Čechů. On tuto vládu využívá, jakým způsobem ji využívá. Je to pro něj nástroj na čerpání evropských dotací, které dále rozšiřují jeho majetek. Máte tedy příležitost ukázat, že vám o tu demokracii skutečně jde, a můžete mít dobrý pocit z toho, že jste udělal něco proti tomu, aby padaly celoevropsky preference sociální demokracie, jak to nyní pozorujeme. Já také děkuji. Prosím pana poslance pana místopředsedu Petra Fialu a připraví se paní poslankyně Mračková.

A to si myslím, že je podstatné. Protože, pane poslanče Zaorálku prostřednictvím pana předsedajícího, měřítkem demokracie a demokratičnosti přece není to, o kolik se zvýší minimálně mzda nebo jaká se dělají sociální opatření. Ale měřítkem demokracie třeba je, nakolik jsou chráněny instituce demokratického státu, nakolik jsou chráněny ústavní instituce a nakolik je chráněna třeba každá ústavní funkce. Já jsem ve svém vystoupení mluvil o tom, proč jsme přesvědčeni, že je v tuto chvíli ohrožena ochrana ústavní funkce předsedy vlády a že je ohrožena těmi osobními problémy a střetem zájmů, který má současný předseda vlády.

My to respektujeme, ale neohánějte se tady prosím demokracií, když právě tímto svým postojem k ní příliš nepřispíváte.

Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené poslankyně, poslanci, myslela jsem, že nebudu vystupovat.

Vůbec mě udivuje, že z vašich úst něco takového tady může zaznít. Já bych chtěla zdůraznit, že pokud společnost BMW přijde do České republiky, tak tady bude investovat 2,55 miliardy korun na toto technologické centrum, na vývoj vozidel a asistenčních systémů. A já si naopak myslím, že vláda velmi zodpovědně přistupuje v rámci zákona o pobídkách, komu tu pobídku dá a ne, tak jak tomu bylo v minulosti, že někdo získal pobídku na montovny, kterých tady již v naší republice máme mnoho. Protože z hlediska výzkumu, vývoje a inovací bohužel náš kraj a myslím si, že celá Česká republika, má ještě co dohánět. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji. V tuto chvíli máme ještě tři faktické poznámky. Poté pan poslanec Skopeček.

Tehdy jsem měl opravdu velmi silný pocit poškození prestiže této funkce. Když se bavíme o těch hodnotách. Podívejte, u sociální demokracie, o tom snad mohu mluvit, protože o tom něco vím, tím klíčovým tématem pro sociální demokraty v tom dávnověku před sto lety bylo skutečně něco ne tak materiálního. Bylo to volební právo. To bylo nejsilnější téma sociální demokracie, volební právo. Ale to právo, to měli všichni, každý jedinec, i ti chudí. Ti všichni měli právo mluvit. To bylo to, co srovnávalo vlastně ty šance. Že najednou někdo mohl hlasovat plně jako občan. Takže volební právo bylo to největší téma. To je potom, že berete vážně výsledky těch voleb. A my jsme se tady přece ocitli v této zemi v normálním konfliktu. Ten konflikt je legitimní výsledek voleb, kdy někdo, byť byl obviněný a stíhaný, tak dostal 30 %. A dokonce v nedávných komunálních volbách se ten výsledek opakoval. Takže ať se nám to líbí, nebo ne, my bychom chtěli... No tak je to někde špatně. To mě taky mrzí.

Dobré odpoledne, budeme pokračovat ve faktických poznámkách.